Co se týče ověřovatelů schůze, navrhuji, abychom určili u této 90. schůze pana poslance Františka Kopřivu a poslance Jiřího Miholu.

Poprosím všechny přítomné, aby už zaujali svá místa, přihlásili se k hlasování. Mezitím mohu konstatovat, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů a vedení Sněmovny poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. A už jsme usnášeníschopní. Kdo je pro navržené? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 90. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františku Kopřivu a poslance Jiřího Miholu. Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová pracovní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 90. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno je 91 poslanců, pro 89, nikdo proti. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen.